Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Já bych chtěla reagovat na pana kolegu Hovorku. Já s vámi, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, naprosto souhlasím, že nejlepší by bylo, kdyby byl zachován stávající systém, protože systém speciálního školství je opravdu fungující a pomáhá dětem, které to potřebují. To, že navrhuji odložení o dva roky, tak v stávající situaci, kdy není vůle, aby se ustoupilo od toho § 16, tak alespoň se snažím, aby vznikl prostor pro nějakou širší diskusi, pro nějakou přípravu, pro proškolení jednak pedagogů, jednak přípravu dalších speciálních pedagogů, psychologů, asistentů, kteří, i když se do toho vrazí já nevím kolik peněz, tak prostě nejsou v stávající situaci.

Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý večer, i když to je řádná přihláška, slibuji, že to nebude vůbec dlouhé.

Já si myslím, že by to mělo být v zákoně a nebude s tím už nikdy navěky problém.

Vím, že máme nízkou nezaměstnanost, ale bylo to tak i v dobách, kdy byla vyšší, měly problém sehnat určité profese studentů. A ta struktura toho, jaké máme vzdělávací obory, jací studenti vycházejí z těchto škol, neodpovídá úplně tomu, co potřebuje náš stát a naše hospodářství.

Je to věc, která se řeší dlouhodobě, trošku to vychází ze zkušeností, které jsou na Slovensku, a myslím si, že je to věc velmi potřebná. Já se potom ke svým pozměňovacím návrhům přihlásím v podrobné rozpravě. Já vám děkuji, pane poslanče. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný jiný návrh, zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji 12 přihlášek. Jako první tedy vystoupí paní zpravodajka. Prosím.